Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Pro vaši informaci uvádím, že v srpnu loňského roku vyslovil souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu ČR. Současně vás informuji, že turkmenská strana již smlouvu ratifikovala. Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s ratifikací této mezinárodní smlouvy. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Já se současně chci zeptat, zda je nějaká námitka proti mému postupu, že bychom tento bod dokončili. Jestliže ne, tak...

Ale to potom.

Já vám děkuji.

My jsme se dostali dál, než se předpokládalo.

Děkuji za slovo.

Takže doporučuje vyslovit souhlas. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to rozhodně prověřím.

Jestliže tomu tak není, končím rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Nikdo nemá zájem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložená usnesení. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 241, přihlášeno je 107 poslanců, pro 87, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.